Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych opakovaně uvedl vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 323/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Martin Hájek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji.

K návrhu zákona nebyl podán žádný pozměňovací návrh, proto v podrobné rozpravě navrhnu, aby se garanční výborem návrhem tohoto zákona již nezabýval. Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru.